Je nejhorším premiérem na světě dokonce vůbec. A je to na základě průzkumu mezi občany těch jednotlivých zemí a tato americká analytická společnost dělá tento žebříček dlouhodobě.

Takže my máme nejhoršího prezidenta vůbec, co se týče důvěry občanů ze všech demokratických zemí světa, a to je opravdu už mezinárodní ostuda.

To znamená, opravdu ta situace je mimořádně vážná.

SPD chce být ve vládě, jsme kompetentní vládnout a jsme připraveni vás nahradit.

Je to neuvěřitelné, co vaše vláda předvádí.

Takže vy všechno děláte na dluh a zadlužujete Českou republiku úplně na mnoho desítek let dopředu.

To je šílený!

A znovu zopakuji, aby to bylo jasné i pro předsedajícího, že dáme návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona, kterým chcete okrást důchodce, a dáme návrh na zamítnutí již v prvním čtení. U valorizací důchodů jsme ochotni jednat maximálně o takové jejich případné budoucí změně, která by jejich mechanismus nastavila co možná nejspravedlivěji, tak, aby nepoškozoval nízkopříjmové důchodce, k čemuž nyní nepochybně dochází, a přiznávají to i vládní činitelé. Já o tom hovořím od svého vstupu do Sněmovny.

Co se týče vládního návrhu na zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu, je pro nás nemyslitelné jej v předložené podobě podpořit. Zejména proto, že možnost odchodu do předčasného důchodu ztěžuje vláda příliš a naprosto nepřiměřeně, čímž ji činí pro široké skupiny občanů napříště prakticky nevyužitelnou. Zkracuje se totiž doba, kdy může občan do předčasného důchodu odejít, ze současných pěti let na tři roky před vznikem nároku na řádný důchod. Současně se prodlužuje doba odvádění sociálního pojištění pro tento nárok z 35 na 40 let, což prakticky znemožní odchod do předčasného důchodu vysokoškolákům.

To už je čirá diskriminace!